Pokud se týká závaznosti referenda, tak tam říká, že vláda je zavázána pozitivně. To znamená musí něco vykonat. Naopak Parlament negativně. To znamená, nesmí překročit to, co bylo stanoveno referendem. Doba je dané volební období plus tři roky. V minulých návrzích se objevovaly dvě teze. Jednak zpřísnit dobu, dát více práv voličům. To znamená, doba by byla pět let bez ohledu na volební období. Na druhé straně se objevily i návrhy na to, aby Parlament mohl změnit vůli voličů, pokud by danou věc podpořily dvě třetiny poslanců a současně dvě třetiny senátorů. To znamená víc než ústavní většina, kde jsou tři pětiny. Návrh v minulosti nezískal podporu. Nicméně uvádím jej tady pro pořádek také.

Ověřování podpisů pod petici, tak jak je to dnes v souvislosti se zákonem o přímé volbě, je nesprávné. Je rizikové i na základě zkušeností, které máme. Je připravena aspoň v tuto chvíli na Ministerstvu vnitra novela, tzn. pokud by zákon vycházel v době své účinnosti z toho, co bude platné a účinné v době, kdy budeme mít už upravený zákon o přímé volbě, tak by problém vzniknout neměl. Nicméně myslím, že jsou dvě varianty.

Pokud se týká zákona jako celku, nezbývá než konstatovat, než že se jedná o dluh, který máme nejen vůči našim občanům, ale především vůči Ústavě. Anebo naopak, možná především právě vůči voličům.

Pokusů je samozřejmě mnoho. Věřím, že tento bude úspěšný. Myslím, že není důvod, abychom zdržovali podle mého názoru výjimečně většinovou vůli po tom, že tento institut má být zakotven. A velmi bych varoval před tím, abychom hledali zbytečné rozpory při konkrétní úpravě, abychom se spíše snažili, pokud jsme zastánci referenda jako takového, hledat cestu k tomu, jak návrh upravit, tak aby získal sto dvacet hlasů, než abychom říkali někteří z nás, že referendum sice chceme, ale tohle je moc nebo tohle je málo. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Černoch a po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Strana Úsvit má celou řadu výhrad k tomuto vládnímu návrhu zákona o celostátním referendu. Já a moji kolegové z poslaneckého klubu vás seznámíme s nejdůležitějšími. Budeme prosazovat podstatnou změnu tohoto zákona.

Za největší problém pokládáme omezení okruhu otázek, ke kterému se může referendum vztahovat. Návrh totiž zakazuje hlasovat k mezinárodním závazkům České republiky. Bohužel kvůli vládě je mezinárodním závazkem České republiky většina otázek týkajících se imigrace. Mezinárodním závazkem jsou imigrační kvóty, třeba že nám byly nadiktovány z Bruselu. Mezinárodním závazkem je také nemožnost trvale chránit státní hranice, a to díky Schengenu.

Dnes se o všech těchto otázkách dá hlasovat na základě speciálních zákonů. Vládní návrh by zakázal hlasovat o všech těchto věcech, které jsou podle našeho názoru ty nejdůležitější otázky dneška, a občané České republiky musí mít právo o těchto otázkách rozhodovat. Je to zlý úmysl vlády zablokovat možnost ptát se na tyto otázky. Představme si slepou uličku, do které by se pan premiér Sobotka dostal, kdyby mu občané zakázali přijímat imigranty na základě kvót. My jsme toto referendum položili na stůl a pan premiér Sobotka zoufale potřebuje důvod, jak a proč ho shodit. Je jasné, že občané by vládě hodili imigrační politiku na hlavu. Otázka přijímání islámských imigrantů, otázka ochrany hranic, otázka kvót všude tam, kde občané stojí rozhodně proti vládní koalici, si vláda rozhodne sama bez ohledu na občany. A to mi na tomto návrhu opravdu přijde sprosté. Předložit návrh referenda jen jako prázdnou schránku. O opravdu důležitých otázkách, kde se vláda názoru občanů bojí, tam se rozhodovat nesmí. Položte si sami otázku, jak by občané odpověděli na otázky z našeho referenda o kvótách. Cituji z našeho zákona: